Já říkám, je přízvisko, když máš máslo na hlavě, nechoď na slunce.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan místopředseda Okamura.

A pakliže to nedopadne, tak se tady veřejně omluvíte za ty vaše sprostý nařčení. Vy máte máslo na hlavě. Dejte trestní oznámení. Takže jako správnej chlap dejte trestní oznámení a já vás vyzývám, abyste se potom veřejně omluvil za ty lži, co tady říkáte. A druhá věc. Ano, já jsem v tom vlaku tenkrát jel, protože mě o to požádal ale nebyla to podpora ČSSD, tu jsem nikdy nepodpořil jeden člověk, kterého jsem si vážil a který, když byl ministrem pro místní rozvoj a byl tady ve Sněmovně, tak nám jako Asociaci českých cestovních kanceláří velice věcně, na rozdíl od jiných arogantních politiků, kteří tady tenkrát byli, a ti byli jak z ČSSD, tak z ODS a dalších, byl to Radko Martínek... A tento člověk nám velice věcně a vidíte, že já nejsem žádnej člověk, co tady politikaří, že bych se styděl za lidi, kteří byli věcní, přestože jsme měli jiné politické názory, tak jako ministr si vždycky našel čas, vždycky probral s námi návrhy legislativy, byl k nám slušný, věcný. Musím říci, že když jsem ještě nebyl v politice, tak že byli i někteří další lidé, které jsem znal, že jsou slušní lidé. Ano, jeho osobně jsem podpořil. Nebyl jsem v politice, nebyl jsem řádný člen politické strany, protože je to prostě slušný člověk a myslím, že je to tak i dodnes.

Je to o vašem působení v té vaší první straně, kterou jste přivedl ke krachu, tzn. Úsvit. To znamená, je tedy pravda to, co se píše?

Děkuji.

Protože tzv. údajné tunelování hnutí Úsvit bylo již prošetřeno policií, a dokonce se státní zástupce odvolal, aby mě prošetřili znovu.

Pět let zpátky! A bylo to dávno vyvráceno.

A znovu to bohužel nesvědčí o vašem dobrém obrázku.

Ale u vás to byli ministři a poslanci.

Já bych chtěl upozornit rozumím tomu, že reagujete na svá vystoupení že projednáváme vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Máme tady faktické poznámky, pan poslanec Válek, pan poslanec Chvojka, paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, vaše dvě minuty.

Doufám, že ta zpráva o České televizi tím pádem projde úplně snadno, když vlastně tady můj předřečník, pan místopředseda Okamura, zmiňoval, jak je přenášen.

Prosím. Vážený pane předsedající, myslím, že nebudu potřebovat dvě minuty, ale tři kratičké věty. Za prvé bych byla skutečně ráda, kdybychom se vrátili ke státnímu rozpočtu tak, abychom ho schválili v prvním čtení. Za druhé, i sociální demokracie se se všemi těmi, kteří měli nějaký problém, okamžitě rozloučila, protože pro nás je nepřijatelné korupční jednání, jakákoli nepoctivost. Prostě to není sociálně demokratické. A za třetí, já osobně jsem se ve své době jako místopředsedkyně sociální demokracie za ta osobní selhání těch lidí, kteří se nechovali jako sociální demokraté, kteří se nechovali tak, jak by se měli lidé ve veřejné správě, ve správě této země chovat, za ty jsem se omlouvala, a opakovaně.